Jako pražský poslanec se tomuto tématu věnuji od roku 2016, kdy jsem tehdy předložil první návrh regulace Airbnb paní primátorce Krnáčové, a od té doby se nám nepodařilo a je potřeba si to říci otevřeně tuto problematiku vyřešit. Podařilo se prosadit pouze dílčí změny v roce 2019, pokud se týká společenství vlastníků jednotek a povinnosti oznámit předem správci společenství vlastníků jednotek, že byt bude používán ke sdílenému ubytování, a změna výchozího nastavení rozúčtování.

Je nezbytné ho upravit a vylepšit tak, aby fungoval v praxi. Proto si myslím, že tyto záležitosti je žádoucí řešit v řádném legislativním procesu, protože je potřeba, aby to skutečně fungovalo zohlednit evropské právo, je potřeba vzít v úvahu, aby bylo zmocnění vymezeno náležitě v souladu s ústavou, a zejména aby vymahatelnost nebyla vázána pouze na zákon č. 189/2020 Sb., ale tak, abychom zajistili, že skutečně zákony České republiky budou vymahatelné i vůči platformám, které podnikají na území České republiky.

My jsme se v programovém prohlášení vlády konečně vlastně je to první programové prohlášení, které se této oblasti věnuje a naznačuje jasný způsob, jak se v dané oblasti bude postupovat zavázali, že oddělíme pronájem pokojů, který je příležitostný, od toho, když někdo pronajímá své prostory v podstatě jako hotelové pokoje nebo hotelové apartmány, tak, aby byla nastavena jasná a spravedlivá pravidla pro všechny, a ne že hotely budou v režimu regulace a někdo jiný nebude muset dodržovat žádná pravidla, to dosud nastaveno není, a samozřejmě na prvním místě je třeba chránit právo občanů České republiky na bydlení, do kterého může různými způsoby zasahovat právě tato podnikatelská činnost. Takže ta pravidla pro podnikání je skutečně potřeba nastavit. V souvislosti s tím bych chtěl říci, že i já plně podporuji tu myšlenku a také jsem pro to hlasoval v minulém volebním období aby samosprávy měly zmocnění, na základě kterého mohou regulovat tuto problematiku na svém území v mezích, které jsou vymezeny a které musí být podle Listiny práv a svobod určeny. Podstatné je, že vláda se zavázala z důvodu kvality legislativy, že tyto zákony budou procházet standardní cestou Legislativní radou vlády, hodnocením dopadu regulace a všech těchto dalších instrumentů, ledaže se dohodnou všechny poslanecké kluby v koalici na tom, že bude zvolen odchylný přístup. Byť já bych podporoval, aby se to projednalo zde, tak shoda v tento okamžik tady není, a proto je nezbytné, aby zákon prošel řádným legislativním procesem. Musíme samozřejmě v tomto ohledu respektovat koaliční smlouvu.

Není to ta sdílená forma, ve které se kombinuje bydlení a využití třeba v době dovolených nebo když někdo odjíždí na zahrádku přes prázdniny, tak to poskytne. Sdílená forma skutečně tvoří pouhých 20 %, takže toto velmi odůvodňuje, proč je potřeba tuto problematiku řešit.

Zákon musí fungovat v praxi efektivně, musí být vymahatelný vůči těm platformám, a to tam dnes není. Já jsem to řešil několikrát i na Ministerstvu financí, a tehdy na Ministerstvu financí, když jsme to řešili s příslušnými náměstky, jsem se dočkal konstatování, že nejsme schopni ty zákony vůči digitálním platformám prosadit. Chápu, že to je složité, že to je významná výzva a velký úkol, ale nemůžeme do toho jít bez toho, aniž by ty zákony ve finále nebyly vůči digitálním platformám vymahatelné. A to je věc, kterou musíme odpracovat i na úrovni vlády. Děkuji za pozornost.

Znovu vás prosím, pokud si něco potřebujete vyřídit, běžte do předsálí.

Nyní jsme v obecné rozpravě.

Pane poslanče, máte slovo.

Jsem rád, že jste to podpořili, že to tady vůbec můžeme řešit, a pak tady vystoupí kolega Michálek, který se mnou byl čtyři roky v zastupitelstvu, a vlastně řekne, že se to musí tedy udělat celé znovu.